Kolega Hrnčíř posečká, s přednostním právem se přihlásil pan předseda Marek Výborný. Děkuji za slovo.

To je jeden z důvodů, proč je skutečně potřeba tyto věci napravit. Chtěl bych poděkovat paní kolegyni Válkové, která se skutečně jako hlavní podílela na přípravě tohoto tisku, a tak jak bylo řečeno, i já bych podpořil potom na ústavněprávním výboru, kde bychom dokázali ty novelizace scelit do jednoho, tak abychom minimalizovali tu roztříštěnost.

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl říci, že za klub SPD nemůžeme tuto novelu podpořit, a tím největším problémem, který tam vidíme, je právě to zvýšení hranice, kdy se stává vlastně třeba krádež trestným činem, to odlišení od přestupku na 10 tisíc korun. Tady se sice argumentuje, nebo navrhovatelé argumentují, že to zatěžuje samozřejmě trestní řízení, věznice atd.

V přestupkovém řízení vůbec doručit nějaké rozhodnutí nebo je potrestat nebo vymáhat nějakou pokutu či něco podobného už v tuto chvíli je v drtivé většině případů prakticky nemožné.

A přece není problém využívat více alternativní tresty, veřejně prospěšné práce, náramky apod. Nemusí přece končit pachatelé krádeží za 5 tisíc korun ve vězení. Takže já podávám návrh na zamítnutí tohoto tisku.

Čili tady opravdu se nemusíme obávat toho, že bychom nepostihovali trestnou činnost, která si zaslouží to označení trestný čin.

Také faktická?

Děkuji za slovo. Snad ještě jeden argument, proč by o tom nemělo být rozhodováno v rámci trestního řízení, o tom skutku.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Děkuji.

Víte, já pamatuji, když krádež byla 2 tisíce korun.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka paní poslankyně Heleny Válkové.